Mohlo se podařit i třeba odstranit diskriminaci porodních asistentek jakožto vysokoškolsky vzdělaných odbornic, a to v rámci zdravotního pojištění, mohlo se podařit vylepšit řadu dalších věcí, a ty tam bohužel nejsou. Nicméně i přes všechna tato rizika třeba já osobně budu hlasovat pro, protože vím, že na to řada organizací a řada pacientů čeká.

A proto vznikla tato komise, která to má přesně stanovovat a dávat tomu přesné podmínky. Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek s přednostním právem. Ještě přečtu omluvu. Pan předseda Ivan Bartoš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tak klub TOP 09 bude hlasovat pro zákon tak, jak odešel ze Senátu včetně pozměňovacích návrhů Senátu. Domníváme se, že je tam řada bodů, které jsou ku prospěchu pacientů, a je potřeba si připomenout jednu věc, jak ten zákon vznikal.

Nevěděli, jaký je jeho obsah. To znamená, nebýt zdravotního výboru, tak se ten zákon nemohl posunovat v té době vůbec dopředu.

A já doufám, že těchto příběhů výrazně ubude, anebo dokonce zmizí.

Děkuji. Do rozpravy další přihlášku nemám... Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani paní senátorka. S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

Chci se zeptat z hlediska systematiky, jestli ty doplatky, které jsou dneska koncipovány tak, že na základní produkt je určitý doplatek a na ten kvalitnější je to, co platí...

Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Není to tak, musím na to reagovat. Ostatně ten zákon prošel Sněmovnou a v zásadě tam se nic nezměnilo v tomto směru ani v Senátu.

Jde tam více peněz z veřejného zdravotního pojištění na materiál v oblasti stomatologie.

Takže nemáte pravdu, pane předsedo, naopak celá ta úprava směřuje ke kvalitnější stomatologické péči v České republice.

Děkuji panu ministrovi, že reagoval.

Čili je to tak, že na kvalitnější alternativy přispěje pojišťovna stejně nebo více toho, co přispívá na ty méně kvalitní alternativy? Protože naši kolegové mi tvrdili opak, takže já jsem jedině rád, pokud to tak je. Paní senátorka se hlásí do rozpravy.